Tento požadavek je mimo jiné i projevem principu vlády na čas... Poprosím, pane ministře, poprosím vaše kolegy a kolegyně, aby se ztišili, abyste mohl v klidu dokončit svůj projev.

Děkuji.